Protože je předkládán návrh zákona, který přináší více razítek, který s sebou nese řadu věcí, které jsou nad rámec evropské legislativy to pro ty z vás, kteří jste říkali ve volební kampani, že chcete, abychom ty zbytečnosti, které na nás Evropa valí, do návrhu zákona nedávali , a přináší i zvýšení nákladů. Někdo může říct, že to je minimální záležitost. U větších potravinářských firem to asi žádné supervelké zatížení nebude, byť ale bude, a u malých regionálních to zkrátka přinese zátěž. A je potřeba, aby to tady taky zaznělo, že malí producenti potravin, regionální producenti potravin, kterých se týkají především nebalené potraviny, že jim zkrátka do nákladů cosi přijde a přibude pár razítek. To je to, co přinášejí některé pozměňovací návrhy, které zde jsou. A zdůrazňuji, že dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství zvýhodnila stát v tom, že to nevadí. Já jsem dlouhodobě spíše na straně koncentrování věcí, které se týkají kontroly kvality potravin, pod Ministerstvo zemědělství. To říkám otevřeně, protože si myslím, že hygiena má jiné oblasti činnosti, které jsou neméně důležité, ale je řada věcí, které hygienici takzvaně dělají a nedělali je v minulosti, protože k tomu často nemají ani potřebné a patřičné vzdělání. Pane poslanče, já se omlouvám.

Já jsem dneska dobrota sama, pane předsedající. Děkuji vám za pochopení. A nyní tedy s faktickými poznámkami pan poslanec Stanjura, pan poslanec Štětina a pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Myslím si, že to tak prostě není.